V rozpočtových pravidlech je také zakotvena povinnost dlužníka zaplatit do státního rozpočtu půl procenta ze zaručené částky. Je nereálné, abychom tuto úplatu požadovali po Mezinárodním měnovém fondu, proto se v návrhu speciálního zákona o státní záruce tato úplata nepožaduje.

Nebudu opakovat to, co řekla paní ministryně. Podstatu toho zákona postihla velmi dobře. Já jenom připomenu, že tisk byl rozeslán poslancům 25. ledna, rozpočtový výbor projednal tento návrh zákona 25. dubna a přijal usnesení, že doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění zápůjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond schválila bez připomínek, a zmocnil mě k tomu, abych informoval o tomto Poslaneckou sněmovnu. Jinak nezaznamenal jsem žádné pozměňující návrhy.

Není tomu tak, obecnou rozpravu tedy mohu ukončit.

Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Paní ministryně? Pane zpravodaji? Není tomu tak, mohu tedy bod č. 15 ukončit. Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji.